Pan poslanec Klučka hlasuje s kartou číslo 6.

Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem číslo 79, což je státní rozpočet ve třetím čtení podle tisku 331.

Prosím, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych i dnes ráno zopakoval náš návrh, s kterým tady vystupovala paní poslankyně Němcová, to byl návrh na zařazení bodu, který by se týkal diskuse o zahraniční politice. Zdůvodnění, proč považujeme za nutné, aby tento bod byl zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, tady už dvakrát velmi přesvědčivě podala paní poslankyně Němcová, tak já nebudu ty důvody opakovat. Jenom navrhuji, abychom dnes po pevně zařazených bodech zařadili také bod Informace předsedy vlády o české zahraniční politice. Děkuji. Budeme o tom hlasovat poté, co vystoupí všichni, kteří ještě chtějí navrhnout nějakou změnu. Kolega Volný. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, ještě jednou děkuji za včerejší vstřícný krok, kdy jsme zkrátili dobu projednávání u tisku 311. Chtěl bych tímto požádat o zařazení nového bodu pořadu schůze, je to Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznámení obecně známé jako FATCA. Bod navrhuji zařadit jako první bod v bloku smluv ve druhém čtení. Děkuji.

Pan poslanec Sklenák. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Pane předsedo, jenom abychom si rozuměli. Vy jste říkal zařadit po bodech, které souvisí se státním rozpočtem.

Tak já se omlouvám.

Pan kolega Stanjura.

Ale proč ne. Kdyby to byly jiné body, tak tomu rozumím, ale takhle tomu nerozumím. Já tomu rozumím, ale mohu svolat poradu předsedů klubů a můžeme si to vyjasnit.

Ale právě v okamžiku, kdy jsem zaznamenal, že jsou podávány nějaké další návrhy na pevné zařazení, tak jsem chtěl dosáhnout toho, aby skutečně tyhle body přišly na řadu tak, jak bylo z organizačního výboru dojednáno. Já tomu rozumím, dokonce vnímám jistou míru konsensu v sále, takže myslím, že můžeme klidně hlasovat o zařazení těchto bodů za bod 83 s tím, že asi večer budeme diskutovat o zahraniční politice. Pokud nikdo, tak budeme tedy hlasovat. Pan předseda Fiala bod Informace vlády o zahraniční politice České republiky je to tak správně? Informace předsedy vlády dobře. Informace předsedy vlády o zahraniční politice České republiky na dnešek po pevně zařazených bodech, to znamená v této fázi po bodu 70.

Kdo je proti tomuto návrhu?